Takže tohleto je další věc. No tak to, co předvádí teď vláda, to jsme četli dneska naposledy, že upravujete vaše programové prohlášení.

V zásadních momentech. To znamená, vy už se otevřeně hlásíte k tomu, vy jste před volbami slibovali, že nebudete zvyšovat daně, a teď otevřeně mluví místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura o tom, že chcete rušit slevu na manželku a manžela, chcete zvýšit spotřební daně, chcete zvyšovat i daň z nemovitosti, chcete omezit státní příspěvky na důchodové pojištění.

A teď ještě chcete zvýšit platy i vašim komunálním politikům, starostům a radním. Jedinou skupinou, která dostane víc peněz za vaší vlády, jste vy sami a sami sobě si přidáváte. Pane poslanče, já vás bedlivě poslouchám a už popáté říkáte totéž.

Takže prosím, i pro přednostní práva platí, že je nutné mluvit k věci.

Já o tom hovořím z toho důvodu, že tady právě posuzujeme podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. To je přece pointa mého projevu. Takže myslím, že jsem to zasadil už do dostatečného kontextu tím, co jsem teď řekl. Nebo snad chce někdo říct, že to, že chcete okrást 3 miliony důchodců o důchody, že snad není širší problém a že to nezasluhuje hloubkové projednání? No tak to snad ne teda! To je třetina občanů České republiky v podstatě.

To teda rozhodně ne!

Pro mě je vůbec neakceptovatelné, aby vůbec byl projednáván, ale už vůbec ne ve zkráceném jednání, protože těch aspektů, které to způsobí, těch dopadů, které to způsobí, je tolik, že prostě nelze, aby se to projednávalo ve zkráceném jednání, a je potřeba...

A to je to, proč mluvím k věci a proč o tom tady takhle dlouho hovořím.

Takže to prostě je potřeba projednat řádně a nikoli ve zkráceném jednání.

My jsme proti tomu zákonu a nelze to ani ve zkráceném jednání podle mého názoru.